Dobrá, v tom případě postupujeme k návrhu A8, což je návrh, který byl přijat rozpočtovým výborem na návrh kolegy poslance Šincla ještě ve druhém čtení, tedy na jaře letošního roku. Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Hlasování má číslo 66. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál. Musí se prohlasovat samostatně, byť jsme předchozí bod nepřijali. Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Hlasování má číslo 67. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

Pan zpravodaj?

Kdo je proti? Hlasování má číslo 68. Tento návrh byl přijat. Prosím dál. Legislativně technické už jsme projednali, takže nám nyní zbývá hlasovat pouze o návrhu zákona jako o celku ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů. Ano. Ještě tady mám žádost o vystoupení s přednostním právem od pana kolegy Sklenáka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás požádal o pochopení, abyste umožnili poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce deset minut.